Tedy je to soukromá cesta pana Filipa? Tak mu to zkuste nějak vzkázat. tady někdo radí. No tak jestli je to v našich silách, aby věděl, jak se má po vystoupení z letadla chovat, tak to můžeme klidně zkusit.

A pak se poradit, co dál. Omlouvám se, pane místopředsedo, nicméně Poslanecká sněmovna nemůže úkolovat sekretariát jak pana předsedy, tak kohokoliv jiného. Jednání Poslanecké sněmovny se týká pouze řádně zvolených poslanců. Dále s přednostním právem a patrně se stanoviskem vlády pan ministr obrany Martin Stropnický, po něm pan předseda Okamura, pan předseda Sklenák, pan předseda Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, jestli se to, co řeknu, dá označit za stanovisko vlády, ale to je spíš ze skromnosti, s prominutím, než nějakého alibismu. Já se omezím na fakta. Organizační okolnosti celého výletu jsou velmi nejasné. Na čí pozvání se akce koná? Na pozvání vysokého představitele politické reprezentace současného Ruska. Toho Ruska, které anektovalo Krym, například. Tento index je součástí sankcí EU. K sankcím EU se Česká republika přihlásila. Zdůrazňovala, že je zapotřebí zachovávat unijní jednotu. Pod ostrahou samopalů byli demokraticky zvoleni dva představitelé, o kterých nikdo přesně neví, odkud přišli. Takže teď už mají legitimitu řádného zvolení. Ale asi ne řádného podle našich představ a norem. Ruská federace tyto představitele uznává, demokratické země nikoliv. Možná ještě jeden detail: vzdušný prostor řady evropských zemí je soustavně a intenzivně narušován ruskými nadzvukovými letouny. Mně tato fakta bohatě stačí, abych konstatoval, že jsou v přímém protikladu s našimi zahraničněpolitickými zájmy.

Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi sdělit stanovisko hnutí Úsvit. My nesouhlasíme s tím, že tato cesta nebyla odsouhlasena organizačním výborem, protože tam nebyla časová tíseň. Rozumím tomu, když pan předseda Hamáček, a tam má tu pravomoc, odsouhlasí někomu zahraniční cestu, když je časová tíseň a organizační výbor už nezasedá. Ale tady ten čas byl dostatečný. To téma tam bylo dokonce i nadneseno, ovšem nebylo prodiskutováno. Takže my si myslíme, že jménem parlamentu by tato cesta rozhodně touto formou probíhat neměla. Takže určitě by nebylo od věci, aby se oba přímo vyjádřili, jak pan předseda Filip, tak pan předseda Hamáček. A je tedy škoda, že zrovna to tady projednáváme v tomto okamžiku, kdy se nemůžeme dozvědět od pana předsedy Hamáčka konkrétní důvody, co ho k tomu vlastně vedly.

Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové.

Vyzval nás, abychom nominovali každý klub nějakého zástupce do této delegace. A byl jsem to já, který měl pochybnosti, jestli by ta delegace měla jet do Moskvy.

Tuším, že klub ODS byl ten, který nenominoval, a my jsme se jako sociální demokracie o tom chtěli bavit. Pak proběhl ten organizační výbor, o kterém se zde bavíme. Ale ten se tou cestou nezabýval, protože tam měl být předložen materiál na stůl a ten materiál na stůl předložen nebyl.

Na tu mu bylo odpovězeno, podle mého názoru, že ta se neuskuteční. Takhle jsem to jako člen organizačního výboru pochopil já. Co se událo poté, bohužel skutečně nevím. Nevím, s jakou žádostí se obrátil potom pan místopředseda Filip na předsedu Hamáčka, co vedlo a k jakým krokům pana předsedu Sněmovny Hamáčka. A myslím si, že skutečně bez jeho přítomnosti a bez přítomnosti pana místopředsedy Filipa o té věci těžko můžeme rozhodovat. Když tady slyším taková odvážná tvrzení, jako že to bylo podvodné a konspirační jednání a že bylo cílem něco utajit, tak si myslím, že k takovým soudům bychom tady neměli přistupovat, dokud se k těm okolnostem nevyjádří pan předseda Hamáček. Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Prosím, pane předsedo.

Tu zkušenost, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, má většina předsedů klubů v této Sněmovně. I za mnou byl pan předseda Filip, že už dali všichni svého zástupce, jenom já ne, a ať někoho rychle dám.

O tom si můžeme povídat na organizačním výboru za týden, za 14 dní libovolně dlouho. Dnes večer se místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip s oficiálním mandátem předsedy Poslanecké sněmovny setkává s reprezentanty Státní dumy Ruské federace a jeho hostitelem bude Sergej Železňak. Neumím to říct lépe, než to řekl pan ministr Stropnický. Jenom odkazuji na jeho slova. Toto je v přímém rozporu se zahraniční politikou České republiky a my buď přijmeme usnesení, že s tou cestou nesouhlasíme, a pak dáme celému světu zprávu, že nás tam nezastupuje, anebo takové usnesení nepřijmeme a potom celý svět bude vědět, že Vojtěch Filip tam dnes zastupuje Českou republiku.